Pan poslanec Koten navrhuje zařazení nového bodu, tisk 402, odpuštění poplatků. Kdo je pro? Míněno autorských poplatků, abych byl přesnější. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále pan poslanec Koten navrhuje zařadit tisk 591, novela trestního zákona, jako nový bod do pořadu této schůze. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly, a budeme hlasovat o pořadu této schůze jako celku. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme program této schůze schválili, a budeme pokračovat dle...